Co se týká postupu pana místopředsedy Gazdíka, on postupoval ve smyslu jednacího řádu správně.

To je věc, která je možná. Když se na ní takto dohodneme, tak také reálná. Jsem připraven se sejít s ostatními předsedy poslaneckých klubů a v tomto smyslu při tom jednání také postupovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.

Pane předsedo, máte slovo.

Myslím, že máte dostatek prostoru a možností prosadit své věci, byť samozřejmě to zase může narážet na právo poslance interpelovat. Dávám návrh, aby z dnešního projednávání ze třetích čtení byl vyřazen bod č. 73, sněmovní tisk 135, zákon o elektronických komunikacích. Dostal jsem informace, že nejsou zcela známy všechny dopady, které by mohl vyvolat pozměňovací návrh hospodářského výboru, a chtěl bych si přece jenom zajistit nějakou nezávislou analýzu toho, co to bude v praxi znamenat.

Je to samozřejmě otázka, jestli ta speciální část není nadřazená té obecné.

Děkuji. Ještě ohlásím, že náhradní kartu č. 12 má paní poslankyně Kateřina Konečná. A pan kolega Marek Černoch se nejen hlásí do rozpravy, ale ruší svou omluvu z dnešního jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, přeji dobré dopoledne. Dámy a pánové, jménem volební komise se na vás obracím a prosím o pevné zařazení dvou volebních bodů. Jsou to druhá kola tajných voleb, bod č. 86, volba do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a bod č. 87, volba do Rady ČTK. Jménem komise garantuji, že vydávání lístků i sčítání, vše komplet zvládneme do půl hodiny. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Vzpomeňme si, co pan předseda volební komise řekl, když bylo první kolo, kdy řekl, že proběhne druhé kolo, řekl, že ve čtvrtek, a dneska je pátek.

Prosím, máte slovo.

Nyní pan předseda Mihola ještě před kolegou Černochem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já potvrzuji také, že si dobře pamatuji, že pan předseda Kolovratník hovořil právě vzhledem k tomu, že včera tady bylo zřejmě avizováno, že bude méně lidí, já sám jsem se také omlouval, a opravdu hovořil o pátku, o této době. Děkuji. Pan kolega Marek Černoch k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Není tomu tak. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana kolegy

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh byl přijat. Budeme se tedy zabývat schváleným pořadem schůze.

Kdo je pro návrh pana předsedy volební komise Kolovratníka? Kdo je proti?